Je to spirála nekonečného zadlužování.

To ale bude trvat poměrně krátce.

Proč?

Ta veřejná služba bude daleko nedostupnější už v příštím roce.

Já vám také děkuji.